Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Nikoho nevidím.

Proti? Hlasování končím. Já konstatuji, že návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu v prvém čtení. Dovolte mi načíst omluvu z dnešního jednání. Od 18 hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Balaštíková.